Ono to bude asi tím, paní poslankyně Jermanová, že vy máte také jenom informace z jedné strany, protože díky tomu, jak jsme komunikaci zvládli...

Dobrý den.

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

My už jsme to ke konci taky nedělali a vy jste, prosím pěkně, vy jste to nemuseli dělat, protože opadala ta vlna za prvé. A za druhé jste se poučili i z některých věcí.

Opravdu si probereme samozřejmě před třetím čtení v Poslanecké sněmovně na volebním výboru veškeré záležitosti týkající se novely zákona o České televizi a Českém rozhlase, ale také vás samozřejmě na volební výbor i všechny a veřejnost zvu 2. 2., kde budeme probírat právě také ten připravovaný skandální zákon o dezinformacích, o tom, co vláda připravuje. V tuto chvíli můžu říct, že jsme pozvali samozřejmě i Ministerstvo vnitra i pana vládního zmocněnce Klímu, pozvánka odejde během dnešního dne nebo příštího týdne. Poněvadž je to opravdu skandální. Vybrat neziskový sektor a dát, zadotovat ho 50 miliony který bude hlídat ve veřejném prostoru ty správné informace a ty nesprávné dezinformace, ať si o tom můžeme myslet cokoliv, je skandální. A samozřejmě příprava změny trestního řádu ohledně dezinformací, abychom měli nějakým způsobem strach a cenzuru v naší demokratické společnosti a hodnotou, velkou hodnotou každé demokracie je svoboda slova je taktéž skandální.

Já děkuji.

Prosím, pane poslanče. Mně tam chybí a tím nemyslím jen to vystoupení, tam možná nějaké věci můžou zaznít, ale i ve vaší práci nějaká koncepce, nějaká vize pro oblast kultury, něco nového, co jste sliboval před volbami koneckonců. My jsme se setkali v některých debatách před volbami, padala tam spousta zajímavých nápadů neotřelých.

Já jenom vezmu namátkou nějaké daňové asignace nebo například snížení vstupného do příspěvkových organizací, například do Národní galerie, muzeí pro mládež do patnácti nebo osmnácti let.

Ale hlavně si myslím, že bychom kulturní hodnoty měli zprostředkovat a umožnit mladým lidem.

Děkuji. Děkuji a nyní paní poslankyně Prosím, vaše dvě minuty.

Já vím, že se smějete. Děkuji.

Všichni jsme věděli, že ve dvanáct hodin to nešlo a v sedm hodin to šlo, kdyby uvedl důvod, že tedy nedošlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů.

Já bych byla hrozně ráda, kdybyste mně řekl, kolik současná vláda dala finančních prostředků do Karlovarského kraje na obnovu Císařských lázní. Je to otázka velmi jednoduchá a byla bych moc ráda, kdybyste mi na ni odpověděl.